A pak bych ještě chtěla podotknout, že to vůbec není tak, že v církevních školách by někdo někoho nutil, aby se třeba modlil nebo aby byl nějakého vyznání.

A není to jen v České republice, je to v celé Evropě. Děkuji za slovo. Eviduji další dvě faktické poznámky. Omlouvám se paní poslankyni Dobešové, ale požádám vás o trpělivost, přečtu omluvu. Nyní tedy pan poslanec Kudela. Připraví se pan poslanec Gabal s faktickou poznámkou. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, chci poděkovat předřečnici za velice pěknou rekapitulaci a její starost o církevní školství.

Je to tady nedaleko na druhém konci Karlova mostu. Děkuji. Nyní pan poslanec Ivan Gabal. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl poděkovat vaším prostřednictvím paní poslankyni Semelové za úžasný adventní návrh.

Těm by se měl zakázat vstup na vysokou školu.

Ale zajímavé je, že v podstatě touhle metodou navrhuje komunistická poslankyně zavedení školného do základního školství. To mně přijde pozoruhodné vzhledem k tomu, že tam nechodí jenom děti z věřících rodin, ale i ostatní, tak budou muset platit školné, když jim paní poslankyně adventně zakáže státní příspěvky. To mně přijde opravdu úžasné. Já bych jim zakázal studovat. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, po něm paní poslankyně Semelová. Děkuji za slovo. Prosím pěkně, kdyby to bylo tak, že kdysi dobrý systém jednotného školství, systém, kde daně nás všech, tedy aspoň těch, co jsme daňovými poplatníky, byly užívány na jednotnou školu, kdy se sem do tehdejšího Československa ti, kteří nám přišli kázat, jak to máme dělat, nakonec jezdili učit, jak to mají dělat oni, tak bych to bral jako vtip.

A nikdo nikomu nic nezakazuje, žádné studium na střední škole! Kéž by alespoň ta úroveň byla taková jako před lety, myslím teď úroveň studia, úroveň absolventů! Kéž by se jednotná škola, kterou jste tady s velkou slávou zrušili, alespoň částečně vrátila, a tím se i mezinárodní hodnocení absolventů našich škol vrátilo na jedno z předních míst v Evropě i ve světě. Děkuji. Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky: paní poslankyně Semelová a pan poslanec Gabal. Já děkuji. Já si myslím, že bychom měli skutečně posilovat především veřejné školství, kde se neplatí žádné školné, kde by měla kvalita být zaručena a podobně. Nevím, proč tady mluvíme o společném vzdělávání, když do toho máme všelijaké školy soukromé, víceletá gymnázia, církevní školy, alternativní školy a tak dále a tak dále.

Děkuji. Další faktická poznámka pana poslance Gabala. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Když budeme rozebírat právní aspekt návrhu paní poslankyně Semelové, tak ona nejenom že navrhuje zavést školné do části základních škol, ona ještě navrhuje porušení Ústavy, která ukotvuje nárok na základní vzdělání ze státních zdrojů pro všechny studenty základních škol, takže i soukromé základní školy dostávají státní příspěvek.

Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Semelová.

Naopak jsme to byli my, kteří jsme protestovali proti tomu, aby se zavádělo školné na vaše návrhy na vysokých školách, byli jsme to my za KSČM, kteří jsme dávali návrh do školského zákona, aby se zrušilo školné na vyšších odborných školách, aby se zrušilo školkovné za pobyt v mateřských školách, a vy jste proti tomu byli!

Děkuji. Nyní pan předseda Kováčik. Ostatně kdo chtěl slyšet, již slyšel.

Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Sklenák. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, jak jsem mluvil s představiteli jednotlivých poslaneckých klubů, tak je vůle dokončit dnes projednávání druhého čtení školského zákona.